Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Toto významné prodlení bylo způsobeno hlavně zdlouhavou tvorbou návrhu zákona a několikerým přepracováním jeho znění.

Nicméně nechci vás zatěžovat detaily vzniku návrhu zákona.

Za koncového příjemce je označována osoba, jež může získat více než 25 % z celkového prospěchu právnické osoby. V případě obchodních korporací je za koncového příjemce považována fyzická osoba s přímým či nepřímým právem na podílu z prospěchu obchodní korporace. Osobou s koncovým vlivem korporace je pak fyzická osoba s přímým nebo nepřímým podílem na hlasovacích právech, který významně převyšuje podílem na hlasovacích právech ostatních osob, zejména jeli větší než 25 %. Návrh řeší i další specifické případy. Mezi nimi je určení skutečných majitelů právních uspořádání, resp. svěřenských fondů.

To zde již také paní ministryně uvedla. Byť samotná směrnice přímo neříká, jak nahlížet na případy, kdy je podíl korporace spravován v právním uspořádání, obecně platí, že materiální pojetí činí rozkrývání vlastnických struktur komplikovanějším než pojetí formální.